Ale problém je jiný. Nikdo v Evropě, nikdo ve světě si s tím pořádně neví rady. Protože kdyby si věděl, tak už to dávno máme vyřešeno tady.

Před tím varuji.

To je rovnost podnikatelského prostředí.

A pak samozřejmě je to otázka nákladů a dalších plateb těch podnikatelů. Rozhodně v tuto chvíli si myslím, že tady by se s tím mělo něco dělat. Protože takto to opravdu nejde. A když se vrátím k té taxislužbě, to mi tady bohužel mí předskokani formou faktických nebo technických poznámek už vzali trošku vítr z plachet. Tak ano, já si vzpomínám na tu dobu před 15 lety tady v Praze, kdy dneska kritizujeme přílišnou regulaci těchto služeb, tehdy vlastně Sněmovna tady tu regulaci zavedla na základě prostředí, které bylo vyloženě typicky pražské. Takže ano, já si myslím, že bychom se do toho teď neměli vlamovat, a záleží na každém z vás. Ten problém tu je nadále. Myslím si, že to je úkol pro Ministerstvo dopravy, případně i pro jiné ministry, kterých se to bude dotýkat legislativně.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, a pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. V tom případě přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil s navrženou procedurou garančního výboru pro dnešní projednání tisku 998 ve třetím čtení. Usnesení hospodářského výboru ze 4. července z 55. schůze doporučuje Sněmovně následující proceduru:

Já chci jenom rozšířit proceduru o legislativně technickou připomínku, kterou jsem načetl dnes ve třetím čtení. Takže procedura by měla znít takto: Nejdříve bychom hlasovali návrhy legislativně technických změn načtené dnes. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod bodem A1, A2, A3 jako celek. Dále o pozměňovacím návrhu poslance Kučery pod písmeny F1. Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Zemka, to jsou body B1 až B20, které doporučujeme hlasovat jako celek, protože spolu bezprostředně obsahově souvisejí. V případě jejich přijetí nebo nepřijetí jsou ovlivněny další pozměňovací návrhy kolegů, kteří podali samostatné pozměňovací návrhy. Pokud tyto návrhy nebudou přijaty, měli bychom hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Laudáta označeném E5 ale pozor, ze sněmovního dokumentu 6423.

Proto to zdůrazňuji.

Pokud tyto pozměňovací návrhy nebudou přijaty, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Laudáta pod písmenem E uvedených ve sněmovním dokumentu 6624.

Pokud by tyto pozměňovací návrhy byly přijaty, bude se ještě hlasovat pozměňovací návrh C2 paní poslankyně Adamové Pekarové. Pokud by přijat nebyl, tak se hlasuje v dalších hlasování o obou návrzích pozměňovacích paní poslankyně Pekarové Adamové C1 a C2.

Já vám děkuji. Eviduji patrně návrh na změnu procedury. Prosím, pane poslanče.

Zdůvodním proč.

Takže proto navrhuji, aby se o tom hlasovalo zvlášť. Jsou to tři hlasování navíc. Jestli jsem si to dobře poznamenal, chcete u bodu 5 u pozměňovacích návrhů pod písmenem B hlasovat samostatně 7, 8 a 9 jedním hlasováním. Každé samostatně. A zbytek pod písmenem B také jedním hlasováním. Ještě pan poslanec Kučera návrh na změnu procedury. Prosím.

Já vás chci všechny upozornit, že obě dvě navržené úpravy velmi komplikují proceduru, kterou připravil garanční hospodářský výbor společně s legislativou Poslanecké sněmovny.